Vy mně stále říkáte, prostřednictvím paní předsedající: vy jste mi neodpověděl, kdy to bude! Já tady podruhé, potřetí říkám, bude to v rámci července řešeno na vládní úrovni. Odpověď číslo jedna, snad už jsme se teď slyšeli, a je celkem jasná a řekl bych jednoznačná, ten červenec ten čas docela přesně definuje. Potom druhá odpověď na vaši otázku, která se stále týká toho, jestli to bude propláceno. Ano, bude stejně jako doposavad, stejně jako v předchozích letech, stejně jako vždycky za mého ministrování které vím, kdy začalo, v prosinci 2021.

To je ambice, kterou mám právě kvůli tomu, abychom předešli nějakým finančním přesunům v rámci roku, že z Ministerstva vnitra se nějaké peníze budou doposílat krajským ředitelstvím a podobně. Ten systém chceme, bylo by dobré, kdyby šel napříč vládami. Je to věc, která v sobě nemá až tak politický obsah jako takový. Je to zabezpečení a jistota policistům, hasičům v České republice, že to, na co mají dlouhodobě nárok ostatní sbory, na to budou mít nárok i oni.

A já dokonce dávám paní poslankyni, paní předsedkyni Schillerové za pravdu, ano, skutečně v mnohých ohledech ten obrovský rezort Ministerstva vnitra měl nastaveny ty systémy financování a toku finančních prostředků velmi netransparentně.

Děkuji.

Tak pane ministře, vy tady říkáte, že to tedy v červenci budete projednávat na vládě.

Že transformační projekt v období duben a červen bude konzultován taky se zástupci parlamentní opozice. A to vám mám v tuto chvíli věřit, že to, co tady říkáte v rámci stravování, bude pravda? Tak když tedy vy s opozicí prakticky nehovoříte, tak já nevím, jakou tu garanci mám. Já si myslím, že nemám vůbec žádnou, a proto bych si dovolila dát, že nesouhlasím s odpovědí na tuto interpelaci prostřednictvím ministra vnitra Víta Rakušana. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Takže to je věc, která je řešitelná.

Prostě ono to tak nefunguje. Slibujete, že bude dostatek služeben, že bude dostatek policistů v ulicích, ale to regulérně s podtržením rozpočtu Ministerstva vnitra o 8,9 miliardy prostě nejde. Vy to dobře víte.

A řekněte to nahlas.

Děkuji. Pan ministr Rakušan bude reagovat s faktickou poznámkou. Už úplně naposled.

Já jsem dneska mírný a hodný. Já jsem tady pouze řekl, že dnes budu odpovídat na interpelaci, tak jak je podána, to znamená na stravné a stravovací příspěvek. A nenechám se vyprovokovat k jiným typům diskusí, byť se o to teď snažíte. Vidím, že vás to neuspokojilo. Vyjádříme svůj názor hlasováním, zda to bylo dostatečné, nebo nebylo. A samozřejmě já se budu výsledky hlasování řídit. Děkuji. Prosím. Vážený pane ministře, vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, já to tady nějakou dobu poslouchám a upřímně nerozumím tomu vývoji. Pochopil jsem, že jste nebyla, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedkyně, spokojená s odpovědí pana ministra, a tak jste podala tuto písemnou interpelaci, respektive dala jste na plénum Sněmovny. Pan ministr za mě tady několikrát odpověděl na to, na co jste se ptala, a vy jste vlastně v závěru, a proto jsem se přihlásil, řekla, že navrhujete to usnesení v podstatě ne proto, že by vám neodpověděl, ale protože nevěříte tomu, co vám odpověděl. A to je samozřejmě legitimní.

Za mě je důležité, že policisté a obecně všichni ty stravenky proplácené mít budou.

Takže opravdu nerozumím tomu návrhu usnesení, nicméně je to vaše legitimní právo. Ale opravdu si nemyslím, že to, že nevěříte té odpovědi, znamená, že vám na tu otázku neodpověděl. Děkuji za váš čas. Děkuji. Pan poslanec Lang stáhl svoji přihlášku k faktické poznámce. Děkuji za to, že mně radíte, jak mám postupovat.